Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.

Další vývoj na straně krajského úřadu však neznám.

Konkrétně na Bečvu

Děkuji.

Mám trošičku obavu, jestli to za ty dva dny stihneme, ale jsem optimista. Chci jenom říct, že odpovědní ministři jsou vaši podřízení, protože vy jste nejvyšší představitel výkonné moci.

Děkuji. Já s tou vaší poslední větou souhlasím. Tahle věc se zneužívá politicky už dlouho proti mně.

To se dalo samozřejmě očekávat. Ale nešlo předejít situaci, kdy bude zahlcen soudní systém?

Spoléhá vláda v tomto případě na to, že se lidé nebudou chtít soudit a své požadavky na odškodnění nevznesou? Minimálně u několika stovek podnikatelů se tak nestalo a žaloby podali. Samozřejmě lze o oprávněnosti těchto žalob vést diskuzi i na základě toho, že stát vyhlásil celou řadu kompenzačních programů, ale jak se stále častěji ukazuje, tyto kompenzační programy nepokrývají všechna zasažená odvětví podnikání a to je chyba. Nikdo soudný nepochybuje o tom, že podpora především drobného podnikání je velmi důležitá.

A víte o tom, která odvětví vládními programy propadla, a dovedete vysvětlit občanům, proč se tak stalo? A co se popřípadě chystáte v jejich prospěch podniknout a hlavně kdy?